Opakuji, chceme tímto pozměňovacím návrhem dosáhnout toho, že v případě aktivace fiskální ústavy vláda nesáhne k nejjednoduššímu kroku, kterým je opravdu, a to slovo je namístě, tupé zvyšování daní. Vláda naopak v takovém případě má realizovat nápravné strukturální kroky, které povedou dlouhodobě k udržitelnému zdravému vývoji veřejných financí. Chtěl bych zároveň deklarovat, že tímto pozměňovacím návrhem není dotčena obecná kompetence vlády zvyšovat daně z příjmu a že omezení vyplývající z tohoto návrhu se vztahují pouze na kroky vlády vynucené fiskální brzdou. Na závěr, jak už zde bylo řečeno, je to určitá pojistka a myslím si, že se dá přirovnat trošku k současné migrační krizi a problému. Není to problém, který možná zatěžuje dnes, ale může zatěžovat za několik let. Je potřeba na to být připraven. Děkuji. Nyní faktická poznámka pana zpravodaje s přednostním právem.

Projednáváme návrh ústavního zákona a rád bych, aby ti, kteří diskutují jiné téma, ho diskutovali v předsálí. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Nyní tedy pan kolega Vilímec s faktickou. S řádnou přihláškou, v tom případě přednostní právo. Máte slovo.

Ale v případě obcí je to jinak.

Jenom bych chtěl, aby tady zaznělo, že podle informací Ministerstva financí, nikoliv podle informací Svazu měst a obcí, parametr 60 % zadlužení vůči ročním příjmům, který je tam nastaven běžným zákonem, dneska nesplňuje 445 obcí.

Budeme pokračovat. Pan poslanec František Laudát se hlásil. Ruší, v tom případě nemám žádnou další přihlášku do rozpravy, ale ještě v rozpravě pan ministr financí, když jsem nemohl rozpravu ukončit, tak ještě v rozpravě, pane místopředsedo vlády.

Takže proto si myslím, že obce by tam určitě patřit měly.